Druhý faktor je, že na úrovni Evropské unie v tuto chvíli probíhá vyjednávání o navýšení povinnosti, od jaké částky musí být někdo povinný plátce.

To jsou důvody, proč my tento tisk podporujeme. Dovolte mi přečíst omluvu. S přednostním právem mě požádala paní ministryně, poté s přednostním právem pan předseda Farský.

Děkuji, pane předsedo, za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych se vyjádřila. Pokusím se neopakovat svoje argumenty z prvního a druhého čtení, ale spíše na ně navázat.

Mám pocit, že hladina hluku je vyšší, než je vhodné, zvlášť z levé strany. Děkuji, pane předsedo. Čili přestože Ústavní soud dnes řekl, že to protiústavní nebylo.

Jenom bych opravila pana předkladatele v tom směru, že základním argumentem, proč jsme to snížili na milion korun, bylo právě snížení, to, že vlastně kdo dosáhne těchto příjmů milion korun, resp. obratu, tak se stává povinně plátcem a dopadá na něj určitá administrativa spojená se zákonem o dani z přidané hodnoty, takže zjednodušení administrativní náročnosti tady padá.

Je potřeba se podívat na ty poslední, ty nás posunuly v té příčce podstatně výše a dostali jsme se i před Slovensko, takže to není tak, jak tady uvádí.

Mám ale poměrně podrobnou analýzu, kdo vlastně využívá tyto takzvané výdajové paušály.

O tom není pochyb. To je nesporné.

V tuto chvíli je ale velmi krátká doba, my nejsme schopni spočítat ani přesné dopady.

Navíc ještě poslední větu, kterou si dovolím říci my jsme dlouhodobě kritizováni ze strany OECD a Evropské komise za situaci, že jsou rozdíly mezi zdaněním příjmů zaměstnanců a podnikatelů, a tímto ty nůžky budeme dále rozevírat. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo. Chtěl bych říci, že to, že podpoříme drobné podnikatele v oblasti IT, považujeme za pozitivní věc, protože to je sektor s vysokou přidanou hodnotou, který má pro naše hospodářství velmi velký dopad, a je pozitivní tento sektor podpořit. Děkuji. Nyní tedy pan předseda Farský. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom za klub Starostů a nezávislých. My tento návrh podporujeme. Podporujeme ho, protože výdajové paušály chápeme jako jistou dohodu mezi státem a podnikatelem, která je výhodná pro obě strany v tom nastavení, ve kterém je.